Já děkuji, nyní prosím s faktickou pana poslance Volného a potom... Aha, pan poslanec Volný ruší svou přihlášku. Nyní tedy poprosím pana poslance Stanjuru jako dalšího přihlášeného. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já už jen formálně, protože máme sloučenou rozpravu, tak abychom nezapomněli.

Ano, děkuji, eviduji tento návrh. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, sloučenou rozpravu k těmto bodům končím a táži se, zda je zájem.... Paní a pánové, vážená vládo, vážená paní předsedající, počkal jsem si na ukončení sloučené rozpravy, abych seznámil Poslaneckou sněmovnu s postojem klubu KSČM k návrhům, které zde padly. Dříve než tak učiním, musím si postesknout, že bývaly časy, kdy se tady přece jen věcněji hovořilo k tématům, o kterých je řeč, nicméně vnímám, že hoří politický boj a že jsme tady tím bitevním polem pro ten politický boj. Nicméně ta místy osobní rovina, která se zde občas objevovala nebo byla použita, mně ne moc příliš ladí.

KSČM jako levicová strana má jako prvotní v této oblasti programový bod obhajovat veřejné zdroje, obhajovat jejich řádné naplňování a obhajovat jejich řádné užívání ve prospěch občanů této země. Proto chci říci, že i návrh na elektronickou evidenci tržeb nám prvotně jako myšlenka připadá jako jedna z možností těchto cílů dosáhnout. Nicméně tak, jak je předložena, a i z té diskuse to bylo znát, v místech, kde byla věcná, např. když vystoupil pan kolega Koníček s upřesněním, co všechno by ještě měla účtenka obsahovat podle jiných zákonů, než je tento zákon, aby vyhověla zákonům České republiky. Máme další připomínky, které by rozhodně, než tento zákon spatří světlo světa, tak aby skutečně naplnil účel, který je inzerován, že pro něj tento návrh je navrhován, tak je třeba, aby se vyjasnily náklady zavedení do provozu, náklady státní správy, zahájení vůbec toho naběhnutí, aby se zcela vyloučila možnost obcházení toho systému. Známe, že český člověk si poradí téměř se vším, tak aby aspoň to poradění si těch vykuků téměř se vším bylo vyloučeno. Je třeba dotáhnout do konkrétnější podoby a do konkrétnějšího fungování, jak za dané kapacity toho systému bude systém pracovat v okamžicích většího zatížení, tak aby tedy nebyl spíše na přítěž než na pomoc, aby provoz byl hladký za všech okolností, i v případě různých výpadů atp.

No a koneckonců bude třeba ve druhém čtení si také poradit s otázkou vyloučení těch negativních dopadů, o kterých tady byla řeč.

Přestože tyto připomínky, které k věci máme a kterými jsme nezatěžovali a nechtěli prodlužovat nekonečnou diskusi, tak přestože tyto připomínky jsou z našeho pohledu zásadní a velmi závažné, tak ale byli bychom špatní politici a špatně bychom dostáli našemu poslaneckému slibu, kdybychom v této chvíli nedali šanci, aby ve druhém čtení mohly být řešeny. Proto poslanecký klub KSČM nepodpoří návrh na zamítnutí návrhu zákona. Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Děkuji za slovo.

Mně teď jde už na závěr o jednu jedinou věc. Řada z nás předložila návrh na zamítnutí, já si nemyslím, že bude přijat. Domnívám se, že zákon projde do druhého čtení, a byl bych jako znalec úřednických nálad...

Děkuji.

Já bych chtěl tady jasně říct, a říkám to pro to, aby to zůstalo na záznamu, že tomu tak není, že veškeré pokyny k proplacení rozpočtových prostředků na tento projekt, včetně jeho propagace, v tuto chvíli jsou mimo zákon, protože nemají oporu ve schváleném zákoně. A chci varovat Ministerstvo financí, že tento zákon nikdy schválen nebude, tzn. každý, kdo dá pokyn k proplacení těch či oněch prostředků, to dělá s vědomím, že riskuje.

Já se táži pana navrhovatele, ten chce vystoupit se závěrečným slovem.